Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že i tento návrh byl přijat. Tímto jsme se vypořádali s návrhy, které byly schváleny grémiem, a budeme hlasovat o dalších předloženích návrzích. Také po jednotlivých bodech. Takže budeme hlasovat po jednotlivých bodech.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Pak je zde žádost o pevné zařazení projednávání bodů, a to bodu 32, je to vládní návrh zákona o evidenci tržeb, sněmovní tisk 513, prvé čtení, na pátek 19. 6. od 13 hodin a poté zařazení bodu 33. Dobrá.

Kdo je proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Omlouvám se. Takže toto hlasování prohlašuji za zmatečné a budeme hlasovat znovu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Omlouvám se. Poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Znovu vás tedy všechny odhlásím a zkusíme to ještě jednou.

Kolegové, už to funguje? Všem to svítí, tak jak má?

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 12, do kterého je přihlášeno 174, pro 126, proti 36. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Může se stát, že jsem to zapomněla.

Já mám ten pocit také, ale dostala jsem upozornění.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 14, do kterého je přihlášeno 176 přítomných, pro 161, proti nikdo.